Avizuji rovněž, že Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků považuje za vhodné začlenit do zákona otázku honorářů a obnovit oprávnění vydávat ceníky a honorářové řády podobně, jak tomu bylo před rokem 2008. Na základě výše uvedených skutečností vám mohu jako zpravodaj doporučit nechat postoupit návrh novely k projednání výborům. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.